Ale takhle Ústava postavená není. Za každé rozhodnutí vlády...

A řekněme si, a já tomu rozumím, má to koaliční partner, není to jednoduché v rámci koalice prosadit. Ale podíval jsem se do našich stenozáznamů. V minulém funkčním období, je pravda, že hnutí ANO přišlo s podnětem v Poslanecké sněmovně, že budeme řešit situaci v České poště. Použili dnes tak kritizovaný institut mimořádné schůze. Svolali mimořádnou schůzi a my jsme byli připraveni hlasovat pro program, protože logicky opozice chce kontrolovat vládu, Ministerstvo vnitra včetně podřízené České pošty.

Nikdy! Nikdy! V rámci koaličního klidu na práci tady proběhlo pár přednostních vystoupení, pak to bylo přerušeno, a tím to skončilo. Ty body se jmenovaly Informace vlády České republiky o aktuální situaci kolem zakázek v České poště, a to tam byl ten ředitel bez důvěry, kterého odvolal ministr bez důvěry, a druhý bod byl Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny a tak dále. Kdyby to hnutí ANO myslelo vážně, mohlo prosadit s opozicí program této schůze, mohlo navrhnout usnesení, možná i vyšetřovací komisi. Protože se to ale z koaličních, vnitrokoaličních a politických důvodů nehodilo, tak tady kolegové udělali ty, ty, ty, svolali jsme schůzi, a pak jsme se někde vzadu domluvili, že ta schůze nikdy neproběhne a neskončí.